Podobné problémy máme i na železnici obecně v investorské přípravě. Takže je třeba přemýšlet.

A pokud dneska vyhrávají, já to plně respektuji, ti, kteří říkají, že mýto je k tomu, abychom vybírali peníze, abychom měli na obnovu komunikací, tak je logické, abychom obnovovali ty komunikace, na kterých se platí, z peněz, které vybereme, protože ono to stejně ani tak skoro nestačí.

Já vím, že ta zpráva může na někoho působit v duchu slavného filmu vyšetřování skončilo, zapomeňte.

A pak je ten klíčový spor o ty materiály a tam vlastně zatím rozhodnuto není, tady probíhá, jak říkám, souboj znalců, souboj fakult. A my musíme vydržet a počkat na výsledek.

Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych přivítal vzácné hosty.

Děkuji. A teď tu mám tři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Pavel Čihák, po něm pan poslanec Ludvík Hovorka, po něm pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já vám řeknu, kde to je. Když jsme stavěli například část dálnice D4, dříve R4, u Příbrami, tak jsme měli podobnou situaci, kdy jsme využívali hald, které jsou také vlastně odpadem z důlní činnosti.

Dodneška tam žádný problém není.

Klíčová věc, kterou zmínil kolega Stanjura aby byla dálnice opravena. Ano. Ale za jakou cenu?

Označení viníků není, protože jsou spory. Nejsou viníci.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Ale myslím si, že pro všechny občany České republiky, pro daňové poplatníky je podstatné, aby nastaly systémové změny, to znamená, aby něco podobného, aby podobný šlendrián se nemohl opakovat. A k tomu směřují ta moje tři usnesení, která jsem vám předložil. To, že vyšetřování není ukončeno, je jedna věc. Ale druhá věc je, že máte nějaké konkrétní zkušenosti s tím, kdo na které stavbě vykonával stavební dozor, jestli to byl konkrétní pracovník ŘSD, případně to byla pověřená firma a podobně. Čili si myslím, že toto je zcela jasné. A pokud byla špatná zkušenost s těmito lidmi, tak si myslím, že takovíto lidé a takovéto firmy by neměli nadále vykonávat dozor investora na jiných důležitých stavbách. Prostě pokud mám zkušenost s někým, kdo se mi neosvědčil na stavbě, tak ho nepoužiji dál. To je zkušenost každého občana, nejenom státu. Děkuji. Pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Šidlo, po něm pan poslanec Čihák. Velice krátce. Jednak děkuji panu předsedovi i celé komisi za tu práci. Je škoda, že někteří z nich odstoupili, protože něco zkoumat s takovým časovým odstupem a ještě samozřejmě s tím, že se účelově u takovýchhle akcí, co je i moje osobní zkušenost, ztrácí dokumentace, tak to je obtížné. Jenom bych velmi rád, aby Ministerstvo dopravy vyvinulo dostatečný tlak na svého investora ŘSD a skutečně šlo po vinících těch různých propadnutí, promlčení a podobně, protože ta situace se jinak bude do budoucna opakovat. A vy, co tady budete po příštích volbách, tak bych velmi prosil, abyste až bude stavební zákon, a skutečně ne nějaká novela, ale zásadní, tak v naší stavařské branži se dějí velmi ošklivé procesy.

A tady zjevně selhal.